Odpověď jsem už slyšela, přesto jsem musela upozornit na tuto situaci zavčas, aby na konci roku nezůstaly sociální služby bez financí. Odpověď už jsem slyšela, takže vám děkuji za vyslyšení mé žádosti a byla bych velmi ráda, abyste s panem ministrem financí tuto situaci řešili neodkladně. Děkuji. Děkuji. Ptám se paní ministryně má svých pět minut na odpověď.

Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, odpověď bude vlastně totožná jako v případě interpelace číslo 14.

Děkuji. Takže rekord překročíme. Nemá, pochopil jsem to správně.

Děkuji za slovo. Já se také těším.

Všechny daně, které s tím souvisí, s odvodem z práce, tak to je spíš ten hlavní problém.

Když se to sladí, je to dobře.

Takže ten efekt je tam jasný.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Jenom maličká poznámka. Ale děkuji velice. Tak jestli ještě pan ministr chce něco odpovědět.

Děkuji.